Další návrh pana poslance Bendy byl bod číslo 3, tedy sněmovní tisk 311, o ochraně veřejného zdraví, druhé čtení, a to za ten předchozí bod, který jsme teď zařadili pevně, tedy za bod tisk 238. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro pevné zařazení tohoto bodu?

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování o zařazení tohoto nového bodu.

Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu a ptám se, kdo je pro?

Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu?

Návrh byl zamítnut. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 69, přihlášeno 165 přítomných, pro 69, proti 86. Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování o pevném zařazení tohoto bodu.

Návrh byl zamítnut. Hlasujeme. Kdo je pro zařazení nového bodu?

Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Babka navrhoval čtyři body výroční zprávy České televize pevně zařadit, nicméně padl protinávrh od pana předsedy Jakoba. Nejdříve tedy budeme hlasovat o protinávrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto pevné zařazení?

Návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?